Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu, reakce na kolegu Fiedlera prostřednictvím vás.

I kdybych připustil, že to mohla dělat o něco rychleji, tak vy byste měli ale dodat jednu věc.

To znamená, že za těch, já nevím, šest osm let bylo uhrazeno několik stovek miliard ztráty, které vznikly v transformaci, kdy podniky si půjčovaly, banky se chovaly socialisticky, neměly zajištěny pohledávky, takže jim nikdo nesplácel.

Připouštím, že jsme možná mohli snižovat dluh o něco více, ale vedle toho berte poctivě, jakou ztrátu z 90. let z transformace bank a jejich ozdravení musely vlády zaplatit. Děkuji panu poslanci Urbanovi. Po něm pan poslanec Chovanec, resp. pan ministr Chovanec, který není přítomen. Ruším tedy jeho faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jenom si nejsem jist, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Fiedlere, zda si uvědomujeme zásadní priority, o které tady doopravdy jde.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Další faktickou poznámku pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jen krátce zareagoval na slova pana kolegy Urbana.

A co jsme potom udělali? Banky jsme zprivatizovali a ty banky začaly obratem velmi pěkné miliardy vydělávat.

Nyní je s řádnou přihláškou přihlášen pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme tady slyšeli hodně slov o rozpočtu. Některá dokonce připomínala, přestože byla převzata z časopisu Forbes, rádio Jerevan. Byly tady kritizovány výdaje na vědu, výzkum a inovace. Když se podíváme na výsledky aplikovaného výzkumu a na peníze, které se tam vynaložily za celou dobu, co je aplikovaný výzkum takto financován, tak výsledky, které jsou skutečné, ovlivňují českou ekonomiku, jsou tristní.

Byly přijaty daňové úlevy, které se týkají investic soukromých společností na vědu, výzkum a inovace. Tyto výhody využívá asi 500 společností. Jsou to převážně společnosti velké. Česká republika z nich nemá prakticky vůbec nic. Tyto společnosti do toho vstoupily proto, že mají peníze na finanční poradce, kteří je obhájí před finančními úřady.

To je potřeba změnit. Mluvilo se tady o zakládání center excelence, která jsou díky své neudržitelností pastí na evropské a státní peníze. Můžeme mluvit o tom, že by bylo potřeba udělat audit a inventuru české Akademie věd, protože kdybychom se jich zeptali, kolik mají počítačů, tak to prostě nevědí. To znamená, pokud nebude zásadním způsobem opravena tato metrika, je přidávání peněz do této oblasti zcela zbytečné. Mluvilo se tady o výdajích na infrastrukturu. Otázka je, jestli je vůbec můžeme efektivně využít. Tady ve sněmovně jsme mluvili o řadě bloků, které vlastně investiční výstavbu zejména liniových staveb velmi výrazně komplikují. To znamená, realita je taková, že vyčerpat i ty peníze, které tam jsou a které konzervují úroveň, která tam byla, bude velmi problematické nějakým způsobem utratit a bude potřeba k tomu přijmout velmi rychle řadu legislativních opatření, což je apel i na vás, kolegyně a kolegové, abychom to skutečně udělali a nehráli si tady infantilní hrátky při přijímání různých částí legislativy, která je velmi potřebná. Když se podíváme na výdajové tzv. mandatorní výdaje, tak pravda je ta, že populace nám stárne, mandatorní výdaje tudíž budou stoupat. A nejsou to jenom výdaje na důchody a jejich valorizaci.

Je potřeba zvýšit výdaje na armádu, protože v té souvislosti jsme vázáni a kritizováni, protože jsme účastníky řady mezinárodních smluv.

Zatím jsme v této souvislosti udělali to, že jsme přijali služební zákon, který zabetonovává státní a veřejnou správu, protože zrušil, nebo de facto znemožnil otevřená výběrová řízení, která by možná směřovala k novému pohledu a efektivitě správy. Poslanecká sněmovna přijímá celou řadu zákonů, které mají výrazný dopad na státní rozpočet, protože všechno, co se tady přijme, je nějakým způsobem digitalizováno. To znamená, objeví se ve velkých nákladech na přeměnu různých informačních systémů a systému eGovernmentu, které jsou potom problematické a mají samozřejmě velké dopady nejen na státní rozpočet, ale také na službu, kterou tímto způsobem občanům poskytujeme. Jsme zatíženi i dalšími věcmi, které zrušil Ústavní soud.

Pro mě základní otázka nezní, jaká jsou čísla ve státním rozpočtu, protože vždycky je nějaký wishlist, nějaká projekce, jak to bude, ale to, co mě zajímá, a to, na čem se můžeme velmi aktivně podílet, a tím bych rád, kolegyně a kolegové, vás k tomu vyzval, je, jakým způsobem budou peníze utráceny. Je potřeba skutečně přijmout velmi rozumně a velmi rychle celou řadu legislativních změn, ale kvalitních. Nikoli zákonů, které komplikují život nejen občanům nejen exekutivě, ale také občanům, a přinášejí zvýšené náklady. To znamená, pro mě základní otázkou tohoto rozpočtu je, jakým způsobem se exekutiva vypořádá s tím, aby byl řádně a efektivně utracen. To je věc, na kterou by se Poslanecká sněmovna měla zaměřit, a je to také její základní funkce.